Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 153/5. Vítám mezi námi pana senátora Petra Víchu. Prosím, aby se za navrhovatele usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan senátor. Poprosím pana senátora Víchu. Prosím, pane senátore, máte slovo. Vážený pane předsedající Omlouvám se, pane senátore. Poprosím ctěné kolegyně poslankyně a ctěné kolegy poslance, aby kdo si chce něco vyříkat, opustil tento sál. Ostatní prosím, vyslechněme pana senátora. Prosím, pane senátore. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé poslankyně, vážení poslanci, je pro mne velkou ctí, že mohu vystoupit v Poslanecké sněmovně. Však vy sami nejlépe víte, jak je těžké se sem dostat. Doba je pokročilá, přesto nemohu být úplně stručný, protože zákon o odpadech je poměrně důležitou problematikou. Dovolte, abych se tedy vrátil stručně k tomu, jak tento zákon vznikl. Na začátku byla poměrně nenápadná novela skupiny senátorů, která chtěla přijmout obecně závaznou vyhlášku, kterou by obce mohly rušit sběrny odpadů. Ani v samotném Senátu tato novela nezískala většinovou podporu. Ten postup byl shledán příliš drastickým a do Sněmovny jsme poslali pouze návrh na to, aby krajské úřady již při prvním zjištění porušení předpisů mohly zrušit oprávnění vydané sběrně. Tento zákon byl postoupen Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna k němu přidala mnohem důležitější věci a sluší se to připomenout.

To je poměrně důležitá záležitost, mnohem důležitější než oprávnění krajských úřadů rušit sběrny. Do tohoto zákona se také dostala záležitost týkající se technologického zabezpečení skládek a omezení na dvacet procent.

A takto, v tomto znění, to bylo postoupeno Senátu.

Je to pozměňovací návrh Svazu měst a obcí, přiznávám tuto záležitost, a jestliže se obcím od 1. 1. ukládá povinnost separovat kovy, tak nemůže vedle toho fungovat ten stávající systém. Možná namítnete, proč takto řešit tu záležitost, proč nefungují kontroly. Takže já řeknu, jakým způsobem kontroly dneska fungují. Máme Českou obchodní inspekci, která za rok provede zhruba 350 kontrol, to je jedna kontrola denně v rámci celé České republiky.

Česká inspekce životního prostředí provede za rok zhruba stejný počet kontrol. To je jedna kontrola denně v rámci celé České republiky. Kontroluje, jestli někde nevytéká olej. Krajské úřady vydávají oprávnění, ale ty nekontrolují v podstatě vůbec nic. Živnostenské úřady mohou zkontrolovat, jestli je označena provozovna. Dámy a pánové, konstatuji, že v této republice nefunguje kontrolní systém, není kontrolováno, co je do těch sběren ukládáno, a proto se přistupuje k tomuto návrhu řešení. Jaká druhá námitka může zaznít? Takto to není řešeno v žádné zemi Evropské unie. Slyšel jsem to. Není to pravda. V mnoha vyspělých zemích, například Belgie, Rakousko, vůbec nikdo nepřemýšlí o tom, že by kovy, stejně jako jiné odpady, nebyly odevzdávány do sběrných dvorů obcí. Tam se za to prostě neplatí. Může zaznít, že ten návrh je protiústavní. Dopředu řeknu, že jsme si se Svazem měst a obcí nechali zpracovat stanovisko pana profesora Gerlocha a já jen z jeho pětistránkového rozboru ocituji jeden bod: Samotná skutečnost, že nepodnikající fyzické osoby nebudou moci získat úplatu za jimi odevzdaný odpad, není protiústavní, neboť neexistuje ústavně zaručené právo na získání úplaty za věc, které se někdo zbavuje, a zároveň není uložena povinnost se věci určitým způsobem zbavit. Protiústavní tedy tento postup není. Proč kovy? Dneska jsem o tom hovořil s jedním občanem a zeptal jsem se ho: Když se zbavuješ směsného odpadu, to je cenná surovina pro spalovny, nikdo ti za něj neplatí. Já jsem rád, že se ho samozřejmě zbavím. Děkuji za to, ještě za to platím. Teď ukládáme povinnost ukládat biologicky rozložitelný odpad obcím. Ti lidé se té trávy zbavují zdarma. Víte, kolik se platí za plasty? Sedm až osm korun za kilo. Nikdo nenamítá, že to odevzdává zdarma.